Zajímalo by mě, jestli Ministerstvo financí je na ten systém připraveno. Nebo kdy bude.

Nepochopil jsem argumentaci, že když je to v zákoně, je to chaotické, a když to budou dělat úředníci Ministerstva financí, tak to chaotické nebude. To si myslím, že je přesný opak, že nějaké stabilitě by prospělo, kdyby to bylo v zákoně.

Takže do kupy takřka 370 tisíc plátců.

Já si myslím že ne. Že bude potřeba, pokud se to přijme, upravit ekonomické softwary, a opět to budou další náklady. Nejsou tady žádné náklady. Pak se chci zeptat, jak to budou dělat samosprávy.

Tomu já rozumím. Co s tím bude daňová správa dělat? A zda vůbec bude schopna to vyhodnocovat. Ale tady se učíme v Chorvatsku. Ale proč ne. Ale opravdu, k čemu ty statisíce hlášení každý měsíc budou? V jakém formátu to bude?

A pak budou šikanováni ti, kteří řeknou: Tady máte na řádku 30 něco špatně.

Ale zvažoval bych i ty samosprávy, co vlastně budou...

To nevím, jak bude vypadat takové hlášení.

Bohužel Ministerstvo financí se k tomu zachovalo: všechno, nebo nic.

Já vím, že vás to nezajímá. Nicméně se potvrzují naše slova, že při každém otevření novely DPH bude útok na to a budou i rozumné důvody, kterými ti, kteří jsou v první snížené sazbě, budou argumentovat: My chceme být taky ve druhé snížené sazbě.

Pokud ano, tak proč se trápíme? Když ten zákon ještě neplatí, a už zase měníme, co patří do které sazby. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj pan poslanec Votava, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Kdyby on byl na rozpočtovém výboru... Prosím, já vám to nevyčítám, já to jenom konstatuji! Opravdu to jenom konstatuji.

Já jsem si pouze osvojil pozměňovací návrh Hospodářské komory. Hospodářská komora za mnou přišla. Určitě i vy sám, prostřednictvím pana předsedajícího, jste si někdy nějaký pozměňovací návrh profesní organizace, profesní komory osvojil. Já jsem jim také jasně řekl, že pokud stanovisko k tomu pozměňovacímu návrhu bude ze strany Ministerstva financí zamítavé, že já budu postupovat v souladu se zamítavým stanoviskem. To se také tak stalo. Osvojil jsem si ho v rozpočtovém výboru, aby bylo známo stanovisko Ministerstva financí. Bylo zamítavé. Takže nakonec tento pozměňovací návrh neprošel. Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Tak se nemusí hájit.

Ale nic proti.

A já si myslím, že to tak není, že se to nedá tak jednoduše odmítnout, že buď podpořím vládní návrh a bojuji s daňovou kriminalitou, a každý další návrh nabourává koncepci a jde proti.

A pokud na základě faktů, tak bych byl rád, kdybychom ta fakta slyšeli i my ostatní. Na tom není nic špatného.

V průběhu Poslanecké sněmovny. Já jsem bohužel měl jiné povinnosti.

Někdy se občas omluvím, protože zrovna příští týden máme velký problém, kdy volební výbor koliduje s rozpočtovým výborem, a já jsem členem obou.